16.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Martin Kupka, který tady není, asi ho zastoupí kolega Baxa, a já ho prosím, aby se ujal slova.

Prosím kolegy, aby případně přenesli své diskuse mimo jednací sál. Děkuji, pane ministře, prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je provést transpozici tří směrnic Evropské unie do vnitrostátního právního řádu.